Já vám děkuji. Ještě jednou připomínám, že opravdu začala schůze Poslanecké sněmovny. S přednostním právem k pořadu schůze nyní pan předseda Chvojka.

Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Děkuji.

To je ta situace, kdy dáváme dohromady všechno to, co se děje, očkovací strategii, kdy dáváme dohromady kompenzace, kdy dáváme dohromady novou krizovou legislativu.

Já si dokonce myslím, že Sněmovna by pravidelně při každém svém zasedání měla dostávat informace ministra zdravotnictví o aktuálním vývoji covidové pandemie, o aktuálním vývoji očkování v České republice. Protože pokud si to zase schováte jenom na to datum, kdy přijdete do Poslanecké sněmovny a budete nás prosit o prodloužení nouzového stavu, tak je to prostě málo. To není dostatečná komunikace.

Mohl by nám vysvětlit ten rozdíl 9 miliard korun, který zatím v nákladech na testování vidíme my při prosté matematice, a údajem, o kterém hovořil pan ministr?

Anebo tím nahrává jenom všem těm, kteří v této době popírají to, že je okolo nás objektivní nebezpečí? Není to ministr zdravotnictví, kdo těmito slovy velmi ztěžuje práci lékařů v nemocnicích, když opět snižuje motivaci lidí na tom, aby uposlechli a řídili se všemi doporučeními, která tady okolo nás jsou? Za třetí, stav očkování. Jsme svědky nehorázného závodu v očkování mezi jednotlivými kraji. Stále neznáme jasná kritéria, proč ten který kraj dostal takové množství vakcíny, stále neznáme, zda v očkovací strategii je myšleno na to, že skutečná imunita se získá až po druhé vakcíně. Můžete. Pan poslanec vás zatím dokázal překřičet. Ale prosím vás, umožněte mu důstojné vystoupení. Děkuji vám, pane předsedo. Tedy za třetí stav očkování, stav toho, jak se zachází s nespotřebovanými vakcínami, stav s plánem další strategie. Údajně to mají být praktičtí lékaři. Musí to být někdo jiný a musí samozřejmě dávat informaci těm lidem, že oni už mají být těmi, kdo se má registrovat.

Já vám děkuji.

Myslím, že by to bylo žádoucí vzhledem k tomu, že každý ten návrh, byť řeší podobné věci, je řeší malinko jinak.

Není to tedy snaha zdržet projednání této důležité novely. My vnímáme stejně jako vláda, že je to problematika velmi závažná. Naopak, protože vláda slibovala její řešení a trvalo to, nebyla schopna předložit tu novelu dříve, tak jsme k té iniciativě přistoupili i my sami.

Potom vás poprosím, abyste se znovu přihlásili.

Já si také dovolím zmínit několik bodů.

Ale jsem domluven s panem poslancem Nacherem, že se to načte v pátek ráno na variabilní týden.